99.

třetí čtení Poprosím tedy, kdo je pověřen zastupováním pana ministra spravedlnosti? Výborně, pan vicepremiér Bartoš, a také poprosím pana zpravodaje. Ten už také usedl ke stolku zpravodajů.

Vážené dámy, vážení pánové Ministerstvo spravedlnosti, které zde dnes zastupuji, vyhotovilo v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2020 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.

Směrnice vyžaduje především:

b) Společnostem musí být umožněno předkládat požadované dokumenty či údaje příslušným orgánům taktéž přes internet. c) Členské státy musí vytvořit evidenci osob, které jsou vyloučeny z výkonu funkce v orgánech společnosti. d) Ten čtvrtý, nejdůležitější pilíř je: Posiluje se výměna informací mezi obchodními rejstříky členských států a rozšiřuje se množství údajů o evropských společnostech bezplatně dostupných na internetu.